Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Ještě doplníme další omluvy.

Nyní jsme se vypořádali s omluvami.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony první čtení. Připomínám, že v 10 hodin máme pevně zařazený bod 2, sněmovní tisk 225 novela energetického zákona, zkrácené jednání. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Po skončení ústních interpelací, případně v 18 hodin, bychom na základě dohody z grémia pokračovali v projednávání sněmovního tisku 225, nebudeli projednán do 13 hodin, případně bychom pokračovali v projednávání bodů z bloku Zákony první čtení. A nyní se ptám, zda má někdo zájem vystoupit ke změně schváleného pořadu 25. schůze? Prosím, pan předseda Výborný. Máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové, vážená vládo. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů si dovolím navrhnout tyto dvě drobné změny.

Tam byla přerušena rozprava v rámci prvního čtení, tak pokračovat v tom jako druhý bod.

Pro poslance jenom připomínám, v případě, že bychom uzavřeli první čtení služebního zákona před 11. hodinou, budeme pokračovat v bloku prvních čtení.

Děkuji, pane předsedo.

Tak má ještě někdo jiný návrh na změnu pořadu schůze? Není tomu tak.